Návrh byl zamítnut. Za druhé. Omlouvám se jenom... Předseda klubu ODS.

Návrh byl zamítnut. Návrh nebyl schválen.

Návrh usnesení nebyl schválen.

Další budeme řešit návrh paní poslankyně Aulické a taky je to po bodech. Takže návrh usnesení k situaci ve zdravotnictví: Poslanecká sněmovna žádá ministra zdravotnictví a vládu ČR, aby za prvé pokračovala v systémových opatřeních dostupné a kvalitní zdravotní péče v českém zdravotnictví.

Kdo je proti?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh usnesení byl schválen. Dalším bodem je za třetí: Učinila opatření ke stabilizaci příjmů do veřejného zdravotního pojištění.

Návrh usnesení byl schválen. Za čtvrté: Podpořila přijetí zákona na pravidelnou a automatickou valorizaci plateb za státní pojištěnce.

Návrh usnesení nebyl schválen.

Návrh usnesení nebyl schválen. Další. Další máme od paní poslankyně Maříkové. Já vás prosím o klid v jednacím sále! Chviličku.

Tak prosím.

Pardon, omlouvám se.

Teď už to řeknu správně. Na sjetině mám, že jsem se zdržel, a chtěl jsem hlasovat pro. Proto zpochybňuji hlasování. Takže zpochybňujete hlasování. Takže budeme hlasovat o námitce pana poslance Valenty.

Námitka byla přijata. Je tady žádost o odhlášení, takže já vás odhlásím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami a zopakujeme si hlasování. S přednostním právem předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo.

Nám je úplně jedno, jak jste chtěl hlasovat, to není důvod pro zpochybnění hlasování.

Tak, můžeme. Budeme hlasovat znovu o bodu číslo pět z návrhu paní poslankyně Aulické a to bylo: Zajistila transparentní převod navýšených vyjednaných finančních prostředků prostřednictvím úhradové vyhlášky a zdravotně pojistných plánů za rok 2020 především do těch oblastí zdravotní péče, kde je situace nejhorší malé nemocnice, stabilizace zdravotního personálu a domácí péče.

Návrh usnesení byl přijat.